Děkuji.

Ty informace, které jsem tady prezentoval, ukazují, že máme u nás rozvinutou a rozšiřovanou legislativu, která občany dostatečným způsobem chrání. Navíc tu máme odborné orgány příslušných úřadů, které se tomu také věnují velmi důkladně.

Pokud jde o možnou budoucí legislativní iniciativu, mohu obecně konstatovat, a myslím to úplně vážně, že Česká republika podporuje všechny kroky, které vedou k vyšší bezpečnosti technologií, zvlášť pokud jde tedy o vliv technologií na zdraví. Jakým způsobem se k tomu Česká republika připojí, nebo zda už ta naše pravidla toto nějakým způsobem neobsahují, to bude předmětem zjištění, a pokud bude potřeba, abychom tuto věc posílili tím, že se k tomu připojíme, nepochybuji o tom, že tak Česká republika učiní.

Děkuji za slovo. Pane premiére, dovolte, budu čerpat z veřejných zdrojů.